Ale nejde jenom o legislativu. Jde také o to, aby stát byl vůbec schopen fyzicky uplatňovat kontrolu nakládání s municí na území České republiky. Jde také o postupy, které jsou voleny při povolování obchodování s municí nejenom na území České republiky, ale také z České republiky do zahraničí.

Kontrolu té munice, která je v rukou soukromých subjektů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, příslušný policejní útvar, který má tuto věc na starosti, byl v minulých letech redukován o 30 %. O 30 % byla snížena jeho personální kapacita, přičemž bylo evidentní, že se nesnížil rozsah činnosti a nesnížil se rozsah obchodování s municí a s tímto materiálem v ČR. Navzdory tomu v minulých letech byl tento speciální policejní útvar takovýmto významným způsobem redukován. Pak se nemůžeme divit, že možná není dostatečná frekvence kontrol, a pokud budeme chtít frekvenci kontrol posílit, zvýšit jejich kvalitu, pak je evidentní, že se vláda také bude muset zabývat tím, zdali na to máme dostatečné personální kapacity. Já jsem jako předseda vlády od samého počátku odmítl jakýkoli kompetenční pingpong mezi jednotlivými státními institucemi. V okamžiku, kdy 16. října došlo k výbuchu, jsem zaznamenal debatu o tom, kdo vlastně je odpovědný za kontrolu, kdo je vlastníkem objektu, jaká má být role jednotlivých státních institucí. Myslím si, že to, co potřebujeme teď, je maximální možná míra spolupráce mezi všemi subjekty státu, které jsou v této oblasti kompetentní. Za prvé naprosto nezbytná míra spolupráce při odstraňování tohoto krizového stavu mezi Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, dotčenými obcemi a také Zlínským krajem. V druhé fázi spolupráce mezi Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu, báňským úřadem a dalšími kompetentními institucemi při přenastavení a zlepšení systému kontroly nakládání s municí a s výbušninami na území České republiky. Čili v tuto chvíli potřebujeme jasnou spolupráci, nikoli přehazování odpovědnosti, nikoli alibismus, a domnívám se, že určitě bude také příležitost nepochybně i na základě výsledků policejního vyšetřování, které probíhá, vrátit se i k otázkám odpovědnosti za vytvoření stavu, ke kterému ve Vlachovicích a Vrběticích došlo. Znovu připomínám, že se jedná o smluvní vztahy, které byly navázány mezi státem a soukromými subjekty zejména v roce 2011, v některých případech i dříve, a i tady je potřeba vyhodnotit, zdali toto byla šťastná politika státu, že se objekty ve vlastnictví státu pronajímaly soukromým firmám, které obchodují a nakládají s municí. Já se domnívám, že skutečně nebylo správné, že se ve VlachovicíchVrběticích bez jakéhokoli zohlednění z hlediska krizového plánování státu vytvořila takto silná koncentrace munice, s kterou jsou oprávněny nakládat soukromé subjekty. Stát se podle mého názoru nedostal do výhodné situace a potvrzuje to také krize, ke které došlo poté, kdy došlo k těmto výbuchům. Já bych chtěl velmi poděkovat nejenom příslušníkům integrovaného záchranného systému, policistům, hasičům, vojákům, chtěl bych ale také poděkovat občanům okolních obcí, poděkovat za pochopení, protože bylo potřeba udělat bezpečnostní opatření v zájmu ochrany jejich života a zdraví. Bohužel bezpečnostní opatření zahrnovala i dočasné evakuace, ale jsem přesvědčen o tom, že Policie ČR nemohla jednat jinak v okamžiku, kdy měla k dispozici informace o tom, že dotčené obce mohou být eventuálně ohroženy, mohou být eventuálně zasaženy. Chtěl bych přislíbit, že vláda udělá všechno pro to, abychom bezpečným spolehlivým způsobem tuto krizi dořešili. Jakmile to bude možné z hlediska bezpečnosti, aby byl zahájen odvoz munice z tohoto areálu. Já jsem měl možnost dvakrát tato místa v posledních týdnech navštívit. To, co občany samozřejmě zajímá, je otázka bezpečnosti v tuto chvíli. Občany zajímá to, jak rychle stát bude schopen ta rizika odstranit, zejména tím, že se odveze munice z tohoto areálu.

Pokládám za naprosto nezbytné, aby po dobu, kdy tam bude prováděna sanace, a je otázka, jak dlouho ta sanace bude trvat poté, kdy bude munice odvezena, tak je naprosto nezbytné, aby tento majetek zůstal v rukou státu, a poté, kdy bude ukončena sanace, tak se domnívám, že by vláda měla vést dialog s dotčenými obcemi, vést dialog s krajem o budoucím využití tohoto státního majetku. Jeho budoucí využití a nakládání s ním by mělo být realizováno tak, aby to mělo plné pochopení obyvatel dotčených obcí. Myslím si, že ti lidé si to zaslouží vzhledem k tomu, čemu byli vystaveni počínaje 16. říjnem letošního roku, a zaslouží si mít jistotu, že vláda nebude s tímto majetkem nakládat za jejich zády, že s nimi budoucí využití tohoto majetku bude konzultovat a že ten majetek nebude privatizován nebo s ním nebude nakládáno takovým způsobem, aby tam pro bezpečnost občanů mohla vzniknout v budoucnosti jakákoli rizika. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik velmi stručně z pohledu předsedy vlády k tomuto tématu. Chci přislíbit, že vláda se těmto otázkám bude věnovat, bude se jim věnovat i systémově v podobě příslušné změny legislativy, pravidel a přenastavení kontrolního systému. A dovolte mi nyní, abych požádal o doplnění tohoto mého vystoupení nejprve pana ministra vnitra a poté také pana ministra obrany. Děkuji. Děkuji vám, pane premiére. Než budeme pokračovat, načtu omluvenky, které ke mně dorazily.

Máte slovo, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve mi dovolte, abych za sebe i náš klub řekl, že vítáme tuto schůzi, abychom mohli objasnit některá bílá místa. Na druhou stranu chci říci, že vyšetřování, které se vede, a vede ho opravdu ÚOOZ, tedy specialisté na organizovaný zločin, je ve fázi vyhrazené, tzn. není možné o tomto vyšetřování podávat podrobnější informace, pokud vyšetřování nechceme mařit, a to určitě mařit nechceme. Dlouho se tady mluví a spekuluje o tom, jak je areál vlastně velký.

Protože pokud tam byly plné sklady munice a okolo se proháněla auta, tak jsem předpokládal, že někdo podá trestní oznámení, případně podnět.

To jsou fakta. Já nemohu spekulovat o tom, co je není pravda, toto jsou fakta, o kterých mohu hovořit. Především chci poděkovat policii, jejich pyrotechnikům.

Chtěli tam jít všichni. Ať to byly povodně, ať to byly sesuvy půdy na jižní Moravě, ať je to situace, kterou teď zažíváme ve Vrběticích. Předpokládám, že jak pan vicehejtman, tak pan starosta potvrdí, že všichni občané, s kterými jsem se mohl potkat, vzkazovali velké poděkování jak policii, tak hasičům.